Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

Je dlouhodobě stejná.

Ale Čína není moje teritorium. Děkuji.

A víte, že toto je prokazatelné. Tento dopis je realitou. Nakonec ho tady projednával i zahraniční výbor. Kde je ta hranice?

Děkuji. My jsme suverénním státem. Určitě jsme. A věřte mi, že já všude tak vystupuji a jsem hrdý na naši zemi. A i když jsme menší, tak vystupuji suverénně. A my se máme čím chlubit ve světě, co jsme dokázali.

Takže nevím, jak to bylo s tím dopisem. My jsme v minulosti měli nějaké záležitosti.

V rámci Evropy samozřejmě někteří něco kritizují a na druhý den s nimi dělají velký byznys. Ale já nemám pocit, že by tady nějaká cizí země nějakým způsobem nás ovlivňovala, nevím, volby, nebo činnost politiků.

Ale já ani nemám moc čas po tom pátrat. Děkuji. A nyní bude pan poslanec Zahradník interpelovat ve věci reakce vlády České republiky na usnesení výboru pro evropské záležitosti k Zelené dohodě. Děkuji za slovo.